Například Babišova vláda v roce 2016 počítala s deficitem 70 miliard korun. Na konci roku měla 62 miliard korun přebytku. Ale hlavním důvodem byly ve skutečnosti evropské fondy, z nichž se ve státní kase nečekaně objevilo 72 miliard korun navíc, než se čekalo. Babišova vláda si tak místo plánovaného jednoho z nejhorších výsledků připsala na konto daleko nejlepší roční výsledek hospodaření státu, protože bruselská finanční, takzvaná vyšší moc jakkoliv opticky jistě vítaná neřeší české veřejné finance, které mají obří strukturální problém. Na jeho řešení Evropská unie žádné dotační programy bohužel nevypisuje, pokud tedy nepočítáme záchranné balíky pro předlužené ekonomiky jižní Evropy, kam se, doufám, vláda dostat nechce.

Ano, rozumím vám, pane poslanče. Prosím o zklidnění, když tak přesuňte svoje rozhovory do předsálí. Děkuji. Ke skokovému nárůstu dluhu došlo za covidu na chudých lidech, což je zadlužení mimo příjmy státu.

Ale zbytek naší populace si nyní uvědomuje, že Fialova vláda postupně ztrácí nárok na legitimitu.

Obecně platí, že neoliberální pravice chce minimální stát.

Jsme poslanci české Sněmovny, která by měla kontrolovat hospodaření české vlády. Spolehlivým indikátorem hospodaření je státní dluh, jeho výše, struktura a obsluha.

Můžeme se zadlužit jen do výše reálných příjmů.

Takže vláda vychází z vymyšlených propočtů a nyní se snaží odřít ty nejpotřebnější pomocí jakéhosi konsolidačního balíčku. Je to nejlepší základ pro dluhové hospodářství, kterým přijdeme o suverenitu státu. O digitální a informační suverenitu jsme již díky nerozumu 108 současných poslanců přišli loni zřízením trojského koně nazvaného Digitální a informační agentura, která dostane pod správu bývalé registry o občanech, které dříve ze zákona spravovala různá ministerstva a orgány státní správy České republiky. Nový mocipáni nad daty mohou podle svého uvážení vytvářet základnu pro rozvoj informačních systémů. Další důležitá věc je uložení těchto dat, což je naprostý průšvih.

Pak nebudou moci nic udělat v krizi ani ti, kteří by to doopravdy chtěli a mohli provést.